Nejprve tedy k základním faktům.

To už bylo za éry pana primátora Bohuslava Svobody. Přičemž v obou případech měla být hlavnímu městu Praze způsobena škoda velkého rozsahu.

Lze očekávat, že dalším krokem bude předání spisu státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

Zároveň se někteří poslanci domnívají, že toto systematické ovlivňování mělo za následek zaměření trestního řízení směrem, kterým jít nemělo.

Údajné prozrazení utajovaného svědka Jiřího Chytila ze strany Policie České republiky a jeho následná údajně nespravedlivá kriminalizace.

Na druhou stranu to nelze ani potvrdit v současné době, protože ty informace nemáme. Zřízení parlamentní vyšetřovací komise je asi v tomto případě vhodné, nicméně takové zřízení vyšetřovací komise má určitá úskalí. Vyšetřovací komise by se měla především vystříhat kroků, které mohou ve svém důsledku průběh trestního řízení ovlivnit.

Otázka viny a trestu také není věcí politickou, ačkoliv to tak možná z některých vystoupení mých předřečníků mohlo vypadat, ale je otázkou právní a její řešení by skutečně mělo být ponecháno na soudu. Vyšetřovací komise by neměla tuto funkci soudu žádným způsobem suplovat. Z tohoto důvodu by se vyšetřovací komise měla soustředit na hledání odpovědi na ty otázky, které samotným trestním řízením odpovězeny nejsou. To bychom skutečně měli ponechat orgánům činným v trestním řízení. A to, co považuji asi za největší riziko, je to, že vyšetřovací komise se stane nástrojem pro prezentování politických názorů a vytváření mediálního obrazu, který nemusí nutně odpovídat skutečnosti. Zkrátka měli bychom být opravdu v tomto opatrní a dávat si pozor na vyjádření, která jako poslanci, případně někteří jako členové vyšetřovací komise, budou dávat. Ale skutečně ta vyšetřovací komise to je asi poslední věta by se měla soustředit na to, k čemu je zřízena, to znamená čistě zjištění stavu věci a informování Poslanecké sněmovny.

Podle mých záznamů je nyní na řadě s řádnou přihláškou pan poslanec Pavel Blažek. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den. Poslanecká sněmovna je politický orgán, její vyšetřovací komise nebude nikdy ničím jiným než politickým orgánem politického orgánu.

Ale ze slov paní ministryně Válkové jsem pochopil politický cíl tohohle orgánu.